Děkuji za pozornost a to zařazení si dovolím navrhnout za dnes pevně zařazené body. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, kterým bude pan předseda Chvojka, tak konstatuji, že pan poslanec Skopeček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 18. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

To znamená, prosím o zařazení bodu číslo 15, základní registry, před bod číslo 35. To znamená po daňovém řádu. Ano, rozumím. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to sněmovní tisk číslo 557, prvé čtení. V zásadě se jedná o návrh na zvýšení pravomoci vlády při vysílání vojáků do zahraničí.

Děkuji. A nyní pan poslanec Kaňkovský ke změně schváleného pořadu schůze. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si navrhnout nový bod k projednání na této schůzi Sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice.

To vše samo o sobě už vyvolalo řadu reakcí na straně mezinárodních společenství, ať už jde o Organizaci spojených národů, Evropský parlament i národní parlamenty. V posledních letech se ale objevují ještě otřesnější informace o některých praktikách proti pronásledovaným skupinám, včetně různých forem mučení.

To, co se zpočátku zdálo jako naprosto neuvěřitelné, se bohužel dle zjištění mezinárodních organizací, včetně Světové transplantační společnosti, ukazuje jako velmi smutný fakt.

mimo jiné uvedl, že v Číně je v současné době vězněno více než jeden a půl milionů vězňů.

Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních odběrů orgánů. Všechny tyto informace jsou natolik závažné, že jsem přesvědčen, že k nim nemůžeme, respektive nesmíme mlčet, pokud chceme naplnit své mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv a jestliže se nechceme zpronevěřit základním hodnotám evropské civilizace, ke kterým patří úcta k životu, úcta k člověku bez rozdílu rasy či vyznání.

Původně byla tato petice doručena do Sněmovny již v roce 2018, následně byl svolán kulatý stůl, ale dále projednávání petice již nepokračovalo. Pevně věřím, že při opakovaném podání bude svoláno veřejné slyšení a že k petici zaujme petiční výbor své stanovisko. Vzhledem k závažnosti problematiky jsem ale přesvědčen, že bychom se porušováním lidských práv a nelegálními odběry orgánů v Číně měli bez ohledu na výsledek jednání petičního výboru zabývat už nyní na plénu Sněmovny. Horní komora Parlamentu Senát projednal tuto petici již v březnu tohoto roku a přijal k němu příslušné usnesení. Pevně věřím, že se stejnou naléhavostí projednáme situaci v oblasti lidských práv v Číně i na jednání zde v Poslanecké sněmovně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat jednak o zařazení tohoto nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny a zároveň jeho pevné zařazení ve dvou variantách, buď v úterý 5. 11. pevně v 18 hodin, anebo ve druhé variantě ve středu 6. 11. taktéž v 18 hodin. Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu tohoto návrhu. Děkuji, pane poslanče. Na řadě je pan předseda Michálek.

Prosím máte slovo, pane předsedo.